A vzhledem k tomu, že v tomto materiálu byla účinnost prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, myslím si, a můžete mě případně opravit, ale vidím, paní kolegyně profesorka Válková zde přikyvuje, že tento sněmovní tisk a respektive tyto nové trestné činy už jsou součástí našeho trestního zákoníku.

Takže to jenom poznámka, aby v případě, že se rozhodneme s tímto návrhem kolegů poslanců dále pracovat, abychom věděli, jaký je současný stav na poli trestního práva. Nová skutková podstata, kterou zde kolegové zavádějí do trestního práva, § 365 odměňování trestného činu.

Ale i tak popis té skutkové podstaty není ideální.

Pardon, obráceně.

To by asi nebylo správné, protože soud přece nemůže při rozhodování o vzetí do vazby rozhodovat pouze na základě toho, jaký trestní čin nebo zločin byl spáchán, ale také musí posuzovat všechny ostatní věci, které jsou důležité při rozhodování o vzetí obviněného do vazby. U jiných obviněných máme možnost náhrady vazby.

I tento materiál, to znamená vazbu obviněného, která by se v podstatě stávala obligatorní, by bylo potřeba nějakým způsobem přepracovat.

Já jako poslanec si proto dovoluji podat návrh na zamítnutí tohoto tisku v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

Tomu korespondují i ty takzvané podpůrné prostředky, které jsou v trestním řádu.

Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Grospič.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. A děkuji za pozornost, vážení členové vlády a vážení kolegové.

Myslím si, že se jedná o nesmírně závažné téma, které má v současné době dva podtexty v České republice.